Zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Ten zákon nabývá účinnosti kdy?

Není připravený a to je asi dobré si říci ani odborně, ani personálně, ani materiálně, ani finančně, ani organizačně.

Není reálné, aby úřad vykonával novou agendu dozoru nad dodržováním podmínek zákona o střetu zájmů bez odpovídajícího zajištění v následujícím kalendářním měsíci po uveřejnění ve Sbírce. Já myslím, že by to ani technicky dost dobře nebylo možné.

Další, tedy to vynechám, ty legislativně technické připomínky, půjdeme na obsah.